Děkuji, pane ministře. Prosím, máte slovo.

Já ještě jednu věc.

A teď je tady ještě takový dodatek.

Děkuji, paní předsedkyně. Ano, pan ministr se hlásí s přednostním právem.